Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vážená vládo. Já si dovolím, než načtu nový bod, týká se to zdravotnictví. Já bych byl velmi rád, kdyby dnes napadlo jedno téma, a to jsou hygienické služby, krajské hygienické služby. Změna v rámci systému hygien byla slibována už na jaře loňského roku, že bude představena v paragrafovém znění na podzim minulého roku. To se zatím nestalo a věřím, že tedy aspoň s ročním zpožděním nebo s půlročním zpožděním, co toto bylo slibováno, nám to bude představeno v letošním roce.

Léta byly tyto instituce na okraji politického zájmu, což se nám vymstilo v dobách pandemie.

Ministru zdravotnictví tato destrukce hygien nestačí a v rámci tohoto likvidačního procesu namířil na další útok proti hygienám.

Ale absurdita tohoto dopisu spočívá v tom, že hned jim napíše: Ale tyto peníze je třeba přerozdělit, takže jim je zase sebere.